Co se týká situace ohledně kompenzace cestujících, cestující mají samozřejmě nárok na vrácení celé nebo částečné jízdenky podle pravidel platných v mezinárodní a vnitrostátní dopravě, takže toto bylo uplatněno.

V rámci extrémního zpoždění žádosti budou posuzovány individuálně. Děkuji vám za pozornost, a pokud budou dotazy, jsem připraven na ně reagovat. Děkuji panu ministrovi za jeho zprávu.

Hezké odpoledne, kolegyně a kolegové.

Nevím, pane ministře, kdo vám chystal podklady, ale zpráva je příliš optimistická.

Já tomu nerozumím. Já tomu opravdu nerozumím.

V 17.36, jako příklad, vyjíždělo pendolino z Prahy do Ostravy, aby zůstalo stát v poli, aby dostávali cestující naprosto mylné informace, jak se ukázalo. Jen popíšu příběh lidí z tohoto vlaku a pak to zkusím zobecnit.

Někteří cestující nabídky využili, dorazili do Kolína a tam jim řekli, že o žádném vlaku, který pojede do Prahy, nic nevědí a že určitě nic nepojede.

Neuvěřitelný! Možná dají někomu stovku, někomu připíšou 50 prémiových bodů, místo aby automaticky vrátily plné jízdné tomu, kdo je o to požádá. České dráhy dostávají z veřejných rozpočtů ročně 12 miliard korun. Myslím, že plné vrácení jízdného tomu, kdo se nedostal včas, ať už o hodiny, nebo o dny, je určitě ekonomicky nepoloží. Už vykládají o tom: